Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Je to vládní návrh nového stavebního zákona. Já si myslím, že to je poměrně komplexní tisk, ke kterému asi bude i řada vystoupení, protože na výboru pro veřejnou správu je i skupina, která se tímto návrhem intenzivně zabývá.

Děkuji, pane místopředsedo.

Je to Informace ministra životního prostředí o znečištění řeky Bečvy kyanidem.

Dobře, děkuji. Děkuji.

Tak, to byla připomínka k návrhu kolegy Bojka. A můžeme tedy hlasovat s tím, že kolega Kubíček chce jednotlivě, nebo najednou hlasovat ty tři body? Najednou.

Ty, které spolu souvisí. To znamená Mali a ty související tisky.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám.